I tady jsme odevzdali i zpět získali 164 hlasovacích lístků. Kvorum nutné pro zvolení bylo opět 83. Irena Lovětinská Šlamborová získala 5 hlasů, Karel Novák 80 hlasů, Ivan Ohlídal 74, David Staš 6, Michal Šedivý 12 a Pavel Václavek 105 hlasů, stal se tedy jediným zvoleným. Konstatuji tedy, že ze tří členů jsme vybrali jednoho a zbývá ještě v této radě obsadit dvě místa. Stejně jako u volby předchozí, budeme tedy vyhlašovat novou lhůtu a tu volbu budeme opakovat na další schůzi Poslanecké sněmovny. A i když jsem mluvil pomalu, tak bohužel kolegové ještě sčítají a bohužel tady nemám v tuto chvíli výsledky volby do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Kolega mi napovídá, že za minutu a půl to bude. Zazpívejte, prosím, napovídá pan ministr Brabec.

Byla by to hezká koaličněopoziční spolupráce, ale pan poslanec Marek Benda mě zachránil. Děkuji. Vidím, že jsme byli poměrně úspěšní. Jsem za to rád, tedy co se týká celkového počtu zvolených.